Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Ano, skutečně jsme hlasovali o všech návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.